Proto se připojíme k tomuto návrhu, a pokud neprojde tento návrh, pokud alespoň takto částečně nevyjdeme vstříc naší budoucnosti tím, že budeme zadlužovat Českou republiku méně, tak už avizuji, že budeme předkládat pozměňovací návrhy, kdy budeme přesouvat v rámci jednotlivých kapitol, a budou to návrhy, které ale budou investicí do budoucnosti, investicí do školství, investicí do našich dětí.

A to je to, co budou předkládat Starostové a nezávislí, a to je, proč ale v této první fázi nemůžeme podpořit návrh státního rozpočtu, jak je předložen. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Farskému. Děkuji za slovo. Nebudu opakovat výhrady svých předřečníků. Spíš mám nějaké konstatování a dotazy na pana ministra financí. Poprosil bych, kdybyste nám mohl definovat, co tím myslíte možného. Říkal jste, že návrh rozpočtu odráží to, že byl letos předvolební rok. Ale už jsme po volbách.

To jste si sobě dal úkol, který jste skutečně nesplnil.

Vlastně to odráží i negativní trend roku 2017.

A jsem přesvědčen, že jste schopen ukázat desítky miliard, které by mohly jít do infrastruktury, protože reálné už není změnit základní parametry rozpočtu, bohužel.

Ale tam přece prostor je. Zejména u běžných výdajů, které rostou o 6 %, a nejsou to jenom ty důchody. Tak to prostě není.

Výdaje se mají zvýšit podle našeho názoru na obranu, na bezpečnost, na vzdělávání. A kde se mají snížit, tak jsou to dotace a provozní výdaje.

My si je klidně osvojíme, klidně vám přiznáme autorství a řekneme: tohle připravil strýček skrblík, kdyby nebyl vázán politickými dohodami v minulé vládě, a mohl to napsat podle sebe, tak tady jsou úspory, které vidí člověk, který strávil, teď nevím, mnoho měsíců na Ministerstvu financí. Nám všem by to pomohlo. Možná by to pomohlo i tomu, aby takové návrhy prošly.

Teď bych se obrátil na pana poslance Juříčka prostřednictvím pana předsedajícího, protože jsem poslouchal, co říkal. Říká: Velká chyba, nezměnila se metodika rozpočtu. Tak dejme tomu, že s tím souhlasím. Kdo měl ministra financí, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, poslední čtyři roky? Vaše hnutí. Proč jste nezměnili metodiku rozpočtu? Ale ani jste se nepokusili.

Ale jsme si vědomi reality. Ale přesto bychom mohli desítky miliard, a když budeme skromní, tak jednotky miliard najít.

Navážu ještě na vystoupení pana předsedy Farského.

Vůbec nevíme, jak to chceme nahradit. Ale než si vezmu úvěr, tak si musím být jistý, že zejména běžné výdaje jsou jenom tak vysoké, jak skutečně ten stát potřebuje. A to v tomto návrhu rozpočtu není. Kolik máme národních dotačních titulů? Možná vám poradí paní ministryně. A kolik to dělá v sumě? Kolik se tím živí úředníků na všech úrovních?

Je to vlastně nový regulérní průmysl, který bychom ale podporovat neměli.

Zrušíme x úřednických míst těch, kteří to vypisují, kontrolují, kteří tak rádi rozhodují, a ty peníze budou investovány mnohem efektivněji na komunální či krajské úrovni než na té centrální.

Ale kdybychom třeba zrušili a ušetřili 30 procent těch dotačních peněz, už bychom viděli, z čeho posílit výdaje na dopravní infrastrukturu, a nemuseli bychom brát případně tak vysoký úvěr u Evropské investiční banky.